Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Zdeňka Ondráčka

Prosím předsedu výboru poslance Stanislava Grospiče, aby nám podal zprávu o projednání žádosti Policie ČR o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Zdeňka Ondráčka.

Děkuji, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážení členové vlády, na 19. schůzi Poslanecké sněmovny jsme zahájili projednávání žádosti Obvodního ředitelství policie Praha 2 o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Zdeňka Ondráčka.

Žádost policejního orgánu obsahuje vymezení skutku, o který jde, a jeho předpokládanou právní kvalifikaci, jak vyžaduje zákon o jednacím řádu Sněmovny. Tyto skutečnosti jsou pak obsaženy v návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, který vám byl rozdán na lavice.

Za účelem tohoto posouzení si výbor vyžádal stanovisko archivu bezpečnostních složek k anonymnímu podání doručenému výboru, které obsahovalo kopii svazků Sázkař.

O střet práva na svobodu projevu, které však není neomezené a má i své limity, a práva na ochranu osobnosti. O střet, který je řešen v trestním řízení.

Na základě provedeného šetření a následného posouzení věci přijal pak mandátový a imunitní výbor usnesení, které z přítomných 16 členů výboru podpořilo 10 členů, jeden člen se hlasování zdržel. S tímto usnesením výboru vás seznámí následně zpravodaj výboru pan poslanec Marek Benda. Pro tuto chvíli vám děkuji za pozornost. Děkuji, pane předsedo. A já ještě přečtu jednu omluvu.

Nyní tedy poprosím zpravodaje mandátového a imunitního výboru, pana poslance Marka Bendu, aby se ujal slova. Tak pane poslanče, prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, budu maximálně stručný.